Děkuji paní ministryni. Pan poslanec má minutu na doplňující otázku. Nicméně se zeptám.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Děkuji paní ministryni. Tím interpelace končí.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vím, že už tady o tom dneska byla řeč vícekrát. Musím říct, pane ministře, že jsem vám důvěřoval. Vy jste tady řekl několikrát dnes, že se to týká pouze restaurací a maloobchodu.

Vypsat a realizovat výběrové řízení na hardware, zajistit software, bezproblémově probíhající proces ve Sněmovně a v Senátu, bezproblémové testování, zkoušení v pilotním provozu a dostatek času pro podnikatele na pořízení správného a certifikovaného zařízení atd., atd.

Obhajovatelé zákona nevěděli, jak zajistí bezpečnost dat. Nevěděli, kolik bude stát roční provoz a údržba. Chorvatsko, podle kterého se vše připravuje, má desetkrát menší počet registrovaných poplatníků a objem dat. Jestli tohle je ukázka, jak pracují ministerští úředníci, a to při přípravě zákona, pak stav našeho státního aparátu je více než tragický. Konec citace. Vy jste tady přitom řekl, že s tím všichni souhlasí. Přitom tedy Asociace podnikatelů a manažerů, jejich předseda se vyjádřil tímto způsobem. To jsem si nevymyslel. A bude vůbec uveden v život v tomto funkčním období této vlády?

Takže já bych to zopakoval.

A mě se neptejte, jestli se to povede, nebo ne. Dneska ODS měla tiskovou konferenci, kde vyhlásila svatou válku proti tomuto projektu, že bude všechno obstruovat.

Ale nic jiného neplánujeme. Takže restaurační, stravovací služby, maloobchod velkoobchod. A tu asociaci já neznám. Samozřejmě z hlediska funkčnosti realizace celého toho projektu, no tak ten stát funguje, jak funguje. Máme zákon o veřejných zakázkách, máme tu různé zákony, které nás omezují.

Děkuji panu ministrovi. Není tomu tak.

Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, chtěla jsem se zeptat na dotace do sociálních služeb na letošní rok.

Při návštěvě sociálního odboru Libereckého kraje a i z některých článků v novinách se dovídám, že kraje, na které dotace přešly, tyto finance nedostaly, a navíc si stěžují, že dostaly peněz méně než loni.

Vaše ministerstvo rozjelo převod financí na kraje a teď zase zůstávají sociální služby v nejistotě. To považuji za nezodpovědné.